Už i soudy začínají konstatovat, že ukládané pokuty jsou nepřiměřené. Posuďte sami.

Pokuta za nevydání účtenky za koláček v hodnotě 10 korun 11 tisíc korun soud tuto pokutu naštěstí snížil na tisíc korun. Opravdu vám to přijde správné? To opravdu není přátelské podnikatelské prostředí.

A přístup Finanční správy možná někdy naopak adorujete. A to je nerovný přístup naší státní správy k občanům. A vše to zapadá do mozaiky cíleného postupu a tažení proti svobodnému podnikání. Pravomoc státních orgánů a kontrol a jejich nadužívání se zvyšuje. Státní moc v podobě Finanční správy dostává zelenou v čemkoliv, jen aby se mohlo vedení resortu chlubit zvýšeným výběrem daní. EET není to jediné. Zneužívání zajišťovacích příkazů.

Skutečně to vedlo k likvidaci neoprávněně několika firem. Jenom k tomu řeknu, že soudce, který tuto kauzu rozhodoval, uvedl, že podle názoru soudu se dopustil správce daně hrubého a závažného porušení procesních práv daňového subjektu. Symbolikou pro postup

A můžeme se bavit i o tom, že se ovlivnila nezávislost kontrolorů Finanční správy tím, že byli motivováni finančně ke krácení odpočtu daně na vědu a výzkum.

Co nový zákon tady, to snížení tolerance a zvýšení přísnosti. Je to dlouhodobé a je to plánovité vytváření nepřátelského prostředí pro podnikání. A naše ekonomika do budoucna potřebuje silnou střední třídu.

A vy jste, vážená vládo, příspěvek takových lidí v celé ekonomice zredukovali pouze na jejich příspěvek do státní kasy. Aktivní lidi zatěžujete další a další administrativou. Nadměrná byrokracie, regulace a pokuty dusí podnikání a vlastní aktivity lidí. A pokračujete ve svém tlaku na drobné živnostníky.

Na ty malé jste přísní, ale těm velkým nadbíháte, jak tady správně řekl a upozornil pan senátor. Důvod, proč tomu tak je, se možná dá najít ve vyjádření premiéra, předsedy hnutí ANO Andreje Babiše v roce 2013, který tehdy prohlásil: Malé a střední podniky, to jsou klišé a kecy. Ne, pane premiére, nepřítomný, my potřebujeme zejména silnou střední třídu, silný střední stav. A tento stav spoluvytvářejí aktivní lidé, kteří se nebojí postarat sami o sebe a své rodiny a vydali se na nelehkou cestu podnikání.

Děkuji za pozornost.

Pane poslanče, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, paní ministryně hovořila o tom, že z EET se stalo nějaké politikum. Ale ve skutečnosti to tak není. Ten spor je podle mě věcný. Tam jde o to, jestli chceme, nebo nechceme několika stovkám tisíc lidí zasáhnout negativně do života, nebo nechceme. Symbol toho, že stát se soustředí na šikanu těch malých a kašle na úniky těch velkých.

A současně je to poslední kapka. Těch problémů je daleko víc.

Ale EET je symbol toho, že politici místo toho, aby tyhle problémy řešili, místo toho navalují další a další povinnosti, často zbytečné. Proč zbytečné? Protože výnosy EET si vláda nepokrytě vymýšlí. To nemá žádnou oporu v datech.

Prostě to, jestli někdo má, nebo nemá EET pokladnu, a to, jestli vydá, nebo nevydá účtenku, jsou dvě diametrálně odlišné věci.

Proto je úplně nedomyšlené zavádět tu třetí a čtvrtou vlnu. A když se bavíme o těch grafech podpory atp., tak jeden důležitý graf je taky, jak se propadla podpora živnostníků pro hnutí ANO. To byli lidi, kteří v roce 2013 věřili, že hnutí ANO pro ně přinese spravedlivější stát, kde bude jednodušší podnikat, a místo toho na ně navalili další a další povinnosti, takže ta podpora pro ANO u živnostníků klesla na polovinu.

Další věci. To prostě není systém, který by mohl fungovat. Vy jste to navrhli schválně tak, aby to prakticky nikdo nepoužíval. Je tam úplně nesmyslné opatření, kde musí živnostník každý den vypisovat úhrn tržeb do nějaké tabulky, kterou pak bude jednou za tři měsíce posílat na úřad. Je tam nesmysl, že zakazujete živnostníkům, aby si tiskli účtenky sami.